Zajímavé je, že všichni ti velkoromští podnikatelé v Ostravě, kteří mají stovky bytů, dostávají nejenom peníze na bydlení od toho samého úřadu, ale dostávají i jejich mateřské, doplatky do životního minima, dostávají jejich příspěvky na postižené děti.

Nevydrží prostě. A ta úřednice to odmítla.